Takže se sníží administrativa a dostanou firmy jako dřív peníze.

To všechno je stále ještě k diskusi.

My nechceme nikoho obtěžovat.

My tady máme systém krácení tržeb, který nás podvádí všechny, protože je to tak. Není to tak.

Není to pravda.

Takže já to zásadně odmítám a ty dva systémy si myslím, že zásadním způsobem přispějí k výběru daní. A můžete se smát kolik chcete ohledně toho, jestli chci prosadit něco v Evropě. Doposud se to nikdo nesnažil za Českou republiku.

Možná se to nepovede, ale minimálně budu moci říct, že jsem něco zkusil udělat.

Víno. Neustále nám píší.

Nyní s přednostním právem pan poslanec Kalousek. Prosím, pane předsedo. Stranou ponechám objektivní fakta, že jsem byl první ministr financí, který po dvaceti letech hazard zdanil, kterému se to podařilo, a že v žádném moderním státě Finanční správa na ministerstvo financí nepatří. Jenom chci odpovědět, pane ministře, na to, co tu říkáte. Ale ono se to třeba nepodaří a to, co nám předkládáte, je bilance pro případ, že se to nepodaří. Na straně příjmů nepočítáte ani s korunou lepšího výběru daní díky opatřením, která plánujete, a na straně výdajů nepočítáte s tím, že budete šetřit. Na jednu stranu verbálně neustále zdůrazňujete jako svoji prioritu lepší výběr daní na straně příjmů a větší šetření provozních výdajů na straně výdajů, ale na straně druhé předkládáte Poslanecké sněmovně bilanci, kde říkáte: schvalte mi tato čísla pro případ, že by se mi nepovedlo nic. Opravdu vám máme takováto čísla schvalovat? Vy tedy počítáte s tím, že buď nebudete dělat nic, nebo že se vám nepovede nic. Děkuji panu poslanci Kalouskovi. Děkuji za slovo. Prostřednictvím předsedajícího k panu poslanci Kalouskovi. Já jezdím do Chorvatska, tak jsem se tam o to zajímal.

Já bych to bral jako velmi pěkný úspěch, a pokud se to povede, to není malé číslo. A druhá věc. Pochopil jsem, jak se díváme rozdílně na to, co chceme dělat s podnikateli. Jestli v tomhle si nerozumíme, pak je to jasné. Toto není žádná šikana, co tady chystáme. Platí to pro sport, pro zdravotnictví, pro běžné podnikání. Spravedlivý transparentní systém, a ten tu bohužel nebyl. To, doufám, přiznáte. Děkuji panu poslanci Nyklovi. Prosím, pane poslanče. Já si myslím, že je, protože je to zbytečné. Ale moje otázka zní jinak.

To teď schvalujete svému ministrovi financí, protože on vám sice slibuje lepší výběr daní, ale současně chce, abyste mu schválili bilanci, kde se mu nepovede ani koruna. Děkuji panu poslanci Kalouskovi. Ptám se, kdo další se hlásí do všeobecné rozpravy. S faktickou poznámkou pan poslanec Fiedler. Prosím, pane poslanče. Děkuji za slovo.

Odvoláváte se na vaše záměry. Máte k dispozici nějaké kalkulace, propočty, co by to mělo přinést, v jakém objemu, v jakém časovém horizontu? Ba naopak se s tímto záměrem určitě ztotožňuji. Ale jestli jsou k dispozici nějaké studie, které by říkaly: přinese nám to takový efekt v takovém časovém horizontu. Jestli je to podloženo nějakými reálnými podklady. Děkuji za odpověď. Prosím, pane ministře.

Kontrolní výkaz mají některé české firmy. Konkrétně firma Emko, která podniká na Slovensku.

A náklad protože není pravda, to není registrační pokladna, to je normální pokladna, která se může napojit na internet.